Co je přece víc jak pro společnost, tak ve výsledku i pro státní rozpočet?

Tento přístup k podnikatelům je naprosto zarážející. Paní ministryně již říkala, že návrh odškodňovacího zákona není spravedlivý, že má řadu nejrůznějších legislativních nedostatků.

Co potřebují podnikatelé?

Snažně vás prosím, pusťme tento návrh zákona do dalšího čtení a pojďme se bavit o konkrétních parametrech, konkrétních opatření tak, aby mohl tento zákon v budoucnu sloužit podnikatelům.

Děkuji za slovo. Budu stručný, nebudu mluvit dlouho, protože návrh na zamítnutí vzešel z vládní koalice, tak asi vládní koalice je nějak rozhodnutá, jak hlasovat. Já mám jednu věc, která tady nezazněla, kterou bych chtěl říct. Ten zákon totiž není jenom o covidu.

Jsme svědkem toho, že vláda přijde s nějakým řešením.

Jsem si takřka na sto procent jist, že to se pravděpodobně stane i s tímto zákonem, protože to systémové řešení, tomu se nevyhneme. Systémové řešení bude muset jednou přijít.

Děkuji za slovo.

Ale tohle by určitě nezvládla udělat právě ani samotná vláda.

Když jste proti tomu systémovému předvídatelnému principu, tak si to také mohou vykládat tak, že vám vlastně vyhovuje, když si ponecháváte v rukou ministerstev nástroje na vyhlašování programů, jejichž různé podmínky se i v čase mohou měnit, protože to je mnohem, mnohem snazší než změnit zákon.

To je potřeba jednoznačně přeložit lidem, protože tak to prostě vyznívá.

To je ale přece naprosto jednoduše vyřešeno i tím zákonem, zkrátka je tam to rovnítko mezi tím zákazem podnikání.